Veřejnou správu a regionální rozvoj.

Děkuji za slovo. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji a tímto přerušuji jednání a sejdeme se zítra v 9 hodin ráno.